Děkuji a prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Barbora Urbanová. Hezké poledne, kolegyně, kolegové.

Spočívalo v odpuštění některých příslušenství v případě dluhů vůči veřejnoprávním subjektům vymáhaných soudními exekutory, pokud došlo k uhrazení jistiny.

Dále je předmětem návrhu zákona zánik některých bagatelních daňových dluhů, jejichž správa je z administrativního hlediska neefektivní. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Štolpa a pan poslanec Nacher. Prosím tedy pana poslance Štolpu. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona je předkládán v návaznosti na projekt milostivé léto. První a druhé milostivé léto jsme jako hnutí ANO podpořili, ač se ukázalo, že v jeho druhém kole tuto možnost využil jen zlomek dlužníků. O opakování této oddlužovací akce byl výrazně menší zájem než o její první kolo, jak ukazují statistiky Exekutorské komory České republiky, protože v prvním případě se jednalo hned o 52 000 ukončených exekucí. Tentokrát dostanou lidé šanci zbavit se úroku a penále na daních a clech, pokud tedy splatí opět původní dlužnou částku. Taková příležitost tu zatím nebyla, protože daňové nedoplatky jsou jen výjimečně vymáhány exekučně.

Návrh zákona usiluje o vytvoření nástroje pro podnícení motivace daňových dlužníků k mimořádné úhradě daně, eliminaci nedoplatků, jejichž vymáhání není efektivní a hospodárné, a vytváří jedinečné příležitosti pro jednorázové snížení objemu dluhu jednotlivce. Tyto základní cíle jsou sledovány dvěma relativně nezávislými opatřeními, které návrh zákona obsahuje. V případě obou opatření se materiálně jedná o určitou formu daňové amnestie. Tento institut je znám jak z tuzemského, tak zahraničního daňového práva a obecně je věcným a politickým nástrojem.

Obě opatření, která jsou upravena návrhem zákona, se týkají primárně oblasti daňových dluhů v působnosti rezortu Ministerstva financí, to je zejména působnosti orgánů Finanční a Celní správy České republiky. Jako klub hnutí ANO jsme připraveni návrh zákona podpořit. Bude ovšem nutné některé parametry upravit pomocí pozměňovacích návrhů, o kterých zde u předchozího bodu mluvil pan kolega Patrik Nacher. Děkuji za pozornost. Také děkuji. S přednostním právem je přihlášen pan předseda Výborný. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, vládo, kolegyně, kolegové, nebudu opakovat to, co jsem řekl u předchozího tisku, nicméně vnímal jsem vystoupení pana kolegy Nachera. My to určitě probereme jak na tom avizovaném kulatém stolu, tak na jednání podvýboru pro problematiku exekucí a insolvencí.

Jinak tady k tomu tisku a děkuji panu ministrovi financí, jeho týmu, za to, že se toho aktivně ujali a ten tisk připravili určitě povedeme debatu o sjednocení těch splátkových kalendářů, nicméně ještě jedna věc tady nezazněla. Pro účely tohoto zákona se tam daní, uvádí, také místní poplatky. To je velmi důležité. Pokud zastupitelstva obcí, měst a krajů u krajů se to týká těch odvodů za porušení rozpočtové kázně tak pokud schválí veřejnoprávní vyhlášku, tak se budou k této akci tohoto daňového milostivého léta léto není roční období, to je jakoby rok, v tomto případě tedy půlrok, těch šest měsíců tak se k tomu budou moci připojit. Týká se to například poplatků za odpad, týká se to hřbitovních poplatků, poplatků za psa a podobně. Čili bude možné za stejného režimu, to znamená opět povinnost zaplatit dlužnou jistinu do poslední koruny, aplikovat toto takzvané daňové milostivé léto nejenom na ty justiční poplatky, jak říkal správně pan ministr, ale i na místní poplatky u obcí, měst a krajů. Proto, abychom stihli projednání tak, jak už avizoval pan ministr, prosím, abychom zkrátili, paní místopředsedkyně, dobu projednávání podle § 91 odst. 2 jednacího řádu o 35 dnů mezi prvním a druhým čtením. Také děkuji. Další je přihlášen pan ministr Šalomoun.

Děkuji. Další je přihlášený pan poslanec Nacher. Pane poslanče, prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane ministře, dámy a pánové, teď budu stručnější, navážu na to, o čem jsme už hovořili.